A poslední věc ještě.

Ty děti jsou doma.

Už měly být. Já vím, že ne všichni.

V tuhle chvíli vám děkuji za pozornost. Tak.

Pane poslanče, máte slovo. Pane místopředsedo, velmi děkuji za slovo.

To skutečně neděláte dobře. A skutečně, vláda to prohrála.

Teď se zkusím vyjádřit ještě k něčemu jinému a dám vládě, doufám, dobrou radu.

To je jedna věc. Další věc, ke které bych se chtěl dostat, tak je, a to už myslím si, můžu teď dovolit říci, že to, co vláda měsíc a půl předvádí, tak je totální komunikační chaos. Naprosto nezvládnutá komunikace vlády ohrožuje veškeré fungování našeho státu a má to i významné ekonomické dopady. Ten komunikační chaos začal už ve chvíli, kdy se vláda rozhodla vydávat ta opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví a ne podle krizového stavu. To znamená, že si lidé, kteří na rozdíl od nás nepracují neustále nad právem, nad právními předpisy, spojili tyto dvě věci dohromady. A najednou, když se řeší prodloužení nouzového stavu, tak se část veřejnosti domnívá, že to znamená, že všechna ta opatření se prodlužují.

Totálně nezvládnutá komunikace. A jak je proboha v právním státě, v demokratickém právním státě možné, že v sedm večer se zveřejní nějaké vládní rozhodnutí, které nabývá účinnosti o půlnoci?

Ale takhle zkrátka nemá vypadat vládní rozhodování. Další příklad vládního komunikačními chaosu.

Ale skutečnost byla úplně jiná. Nebo že pan ministr zdravotnictví neví, jestli vláda rozhodla o nouzovém stavu, nebo ne. Další příklad vládního komunikačního chaosu. A myslím, že to ani vládní poslanci nemohou zastírat, protože i vládním poslancům chodí dotazy, kdy to bude, co to znamená tady to. Můžu otevřít svou provozovnu, vejde se to do toho ustanovení, nebo ne? I vládním poslancům ty dotazy chodí.

Zablokovala tím transakce na realitním trhu. Ale proč o tom mluvíte tak strašně dlouho dopředu? To si neuvědomujete důsledky, jaké to bude mít? Dámy a pánové, všichni, co jsme tady, víme, že v nějaké podobě bude nouzový stav prodloužen.

Ale prosím vládu o dvě věci.

Nyní požádám o vystoupení pana poslance Martina Kupku a připraví se paní poslankyně Miroslava Němcová. Pane poslanče, máte slovo.